Pro tuto parlamentní diskusi a já nechci říct, že jsme si ji naplánovali brzy, já jen chci říct, že jsme ji naplánovali tak, abychom se k ní dostali, a vláda je tady ve zpoždění. To si musíme všichni uvědomit. Je to škoda, protože máme před sebou pouze částečný materiál, a já ho jako částečný také beru.

Například projednávání státního rozpočtu, prvé čtení, zásadní strategické kroky, kam se to zaměří a co budeme dál dělat.

Ta musí obsahovat více kroků a musí naznačovat, jak těch prostředků využít. Je podle mého soudu důležité, abychom to po materiálu vlády vyžadovali. Prostě není to bez toho možné. Musí tam být zahrnuta jak podpora podnikatelských subjektů jako základního prvku ekonomie České republiky, to znamená jednotlivých segmentů průmyslu, ale je tam potřebná i podpora státního sektoru, který zatím jenom platí a zatím není jasné, kam má být nasměrován.

To nejsou žádné fráze, to jsou základní principy toho, kam potřebujeme směřovat.

Česká republika při projednání musí tyto finanční zdroje a priority Národního plánu obnovy zpracovat do celkového širšího, alespoň sedmiletého plánu. Znovu připomínám červen minulého roku a naši výzvu, aby to vláda učinila. Dodnes tomu tak není.

Je to spravedlivá transformace zaměřená na podporu a transformace uhelných regionů.

Modernizační fond, který je spravován Evropskou investiční bankou, nikoliv Evropskou komisí, je pro deset států, a to včetně České republiky.

Reálně bude pravděpodobně vyšší a pan ministr asi potvrdí, že ceny povolenek jsou otázkou velmi zásadní pro tyto věci. Pokud tedy máme projednat Národní plán obnovy, tak je potřeba, abychom se soustředili na to, že prostředky Evropské unie mají určitý rámec využití.

Bude se tedy muset podílet i státní rozpočet a koneční uživatelé, to znamená jak veřejný sektor, o kterém jsem hovořil, tak podnikatelské subjekty, se kterými to musíme spravedlivě vydiskutovat. Předložený materiál, žel, zatím nepřehledně předpokládá implementační schéma těchto prostředků. Je více než žádoucí, aby byla od sebe oddělena implementace finančních prostředků, které bude využívat státní sektor a které budou určeny pro podnikatelské subjekty.

Já rozumím tomu, že někteří chtějí mluvit bruselštinou, aby tam byli úspěšní, ale to asi není to, co potřebujeme.